Já bych chtěla k panu poslanci Berkimu, prostřednictvím paní předsedající. Vy jste asi nikdy na ministerstvu nebyl, respektive ve státní správě, proto o ní tak hezky plamenně mluvíte. Ale ten kariérní řád tam prostě je a byl tam.

Samozřejmě můžete dospět k tomu, že ten úředník nesplnil to, co měl splnit.

Samozřejmě proto jsou tam ta hodnocení, která jsou každoroční. Může se stát, že budou mít snížené osobní ohodnocení, nebo jim přiznáte osobní ohodnocení, nebo jim zvednete osobní ohodnocení.

A nyní prosím paní zpravodajku s její přihláškou k faktické poznámce, takže opět dvě minuty. Prosím. Děkuji, vážená paní předsedající.

Je pravda, že ve více funkcích bývají nějaká funkční období. Ale vždy to bývá pouze u těch nejvyšších funkcí, a ne u několika stupňů řízení. Kolik stupňů řízení? Chcete všechny stupně řízení? Kromě vedoucích oddělení budou přesoutěženi úplně všichni, to znamená, nejenom ty nejvyšší stupně řízení.

Vy si furt představujete, že všechno se týká jenom toho, co si tady my řekneme. Ne, existují tam velké části, které vykonávají čistou státní správu, mají zákon, jedou podle zákona, rozhodují v různých přestupkových řízeních, správních řízeních. A problém je, že tento návrh zákona zasahuje i do tohoto čistého výkonu státní správy tímto rádoby apolitickým přesoutěžením. Děkuji za dodržení času. Ještě se s faktickou hlásí pan poslanec Jan Berki. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Nejsem si jist, jestli jsem to já, kdo tady plamenně hovoří, ale jenom jestli jsme si nedobře rozuměli, pokud jsem se nepřesně vyjádřil, tak se omlouvám. Ale já jsem říkal nebo měl jsem za to, že jsem říkal, že doba strávená na ministerstvu není to jediné kritérium. K paní poslankyni Peštové, prostřednictvím paní místopředsedkyně: taky jsem říkal, že jsem si vědom toho, že kariérní řád není jenom o tom, ale z vašeho vystoupení to tak mohlo vypadat, že délka strávená je to hlavní. Stejně tak k paní poslankyni Ožanové, prostřednictvím paní místopředsedkyně: opět jsem neříkal, že délka praxe není důležitým prvkem ve výběrovém řízení, ale není jediným. A ano, nejsem ze státní správy, jsem akademický pracovník původem a my máme opakovaně smlouvy na dobu určitou, a to proto, že musíme prokazovat, že stále něco vykonáváme ve své práci dobře.

Prosím, váš prostor.

Pamatuje si, jak postupně se ten zákon měnil. A to je to, co vám říkám. Já jsem neřekla kariérní řád, to je motivace pro toho daného člověka, ale tu historii musí znát, protože vy potřebujete někoho, kdo vám řekne: Ano, v roce 2012 byla novela příklad vodního zákona, která spočívala v tom a v tom, tenkrát v mezirezortu byl velký řev ohledně toho a toho. Ano, potom samozřejmě jsou tu další, a to nedělá jenom jeden člověk, těch lidí je tam víc, kteří jsou specialisty třeba na správní řád.

Pevně doufám teď se projevím jako idealista že to nikdy nevisí na jedné osobě, že odchodem jedné osoby neztrácí instituce tu paměť, protože to bych považoval za poměrně špatnou situaci. Děkuji. Prosím. Já jsem se tedy potom přihlásila řádně.

Tam došlo k takové destabilizaci právě proto, že ti lidi utekli.

Jakmile to nastane, ta destabilizace ministerstev nastane znovu. To je všechno. Děkuji. A ještě jedna faktická poznámka, a sice paní zpravodajky. Prosím. Děkuji.